Děkuji za slovo, pane předsedající.

A logicky když očekáváme nějakou inflaci, tak očekáváme i nějaký nárůst platů státních zaměstnanců, a pokud tedy ve skutečnosti očekáváme, že ty platy státních zaměstnanců o něco porostou, ale současně je v tom výhledu napsané, že schodek bude 40 mld. korun, a ty platy tam nejsou zahrnuté, tak to prostě nesedí a nepotkává se to.

My tady jednáme prostě v 11 v noci a všichni vědí, že to je formalita, která vlastně nikoho nezajímá, a přitom to je zásadní dokument, který by měl dávat nějakou šanci předvídat ten vývoj státních výdajů do příštích let. A pokud se to k tomu nebude používat, tak to nemusíme schvalovat vůbec. Takže z tohoto důvodu bych chtěl požádat skutečně o nějakou nápravu, o to, aby aspoň v minimální variantě se tam ten růst platů státních zaměstnanců promítl, už proto, aby ti zaměstnanci věděli, že v případě, že ekonomika bude nějak normálně fungovat, s čím můžou minimálně počítat.

A současně říkám, že tohle je hlavní důvod, proč my nemůžeme ten materiál podpořit, protože prostě vůbec neodpovídá realitě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tam budou končit nějaké projekty, proto těch peněz na kulturu nebude potřeba tolik. No ale je tomu opravdu tak? Když tam nějaké projekty končí, neměly by nějaké jiné začínat?